Má nějaký opět problém? Pane předsedo, prosím.

To znamená dvě hlasování.

Takže nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které navrhl pan poslanec Chvojka. A vaše stanovisko?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách navržených panem předsedou Farským. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Nyní tedy přikročíme k pozměňovacím návrhům.

Pan ministr? Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 177 poslanců, pro 27, proti 116. Tento návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 72, přihlášeno 177 poslanců, pro 4, proti 148. Tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Stanovisko ústavněprávního výboru nedoporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 73, přihlášeno 177 poslanců, pro 23, proti 153. Ani tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Také tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Ano, je to tak. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, což znamená, že návrh D3 je nehlasovatelný.